Nebylo přijato stanovisko. Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nebylo přijato stanovisko. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Nebylo přijato stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Myslím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zopakujeme hlasování.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 87 je přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 93. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji. Prosím o stanovisko výboru. Prosím stanovisko ministerstva.

A každý to má přece už měsíc v systému.

Myslím, že jsme slyšeli stanoviska. Já to nemůžu odsud úplně rozhodnout svévolně.

Já to zopakuji. Pěstování rostlin pro výrobu nápojů. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Výbor nepřijal stanovisko.